Musíme také uvažovat o tom, že si zde mnozí uprchlíci najdou zaměstnání, dostanou vízum, jejich děti zde začnou chodit do školy a budou potřebovat ubytování na delší čas, anebo i natrvalo. V mnoha městech je ale se stabilním bydlením problém, a to dlouhodobý problém, a získat bydlení je dlouhodobý problém i pro místní obyvatele. O to víc je důležitá debata, jak se na to co nejlépe připravit, jak zapojit soukromou oblast, jak co nejlépe rozprostřít uprchlíky v regionech, ale také jak co nejvíce urychlit novou výstavbu. A o to víc je důležité vypracování již zmíněného střednědobého a dlouhodobého plánu s konkrétními kroky a opatřeními. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast bydlení, je nutné ty plány pojmout komplexně, tak, aby řešily dostupnost bydlení jak pro české občany, tak pro uprchlíky, kteří zde budou potřebovat dlouhodobé ubytování. Nechat se inspirovat koncepcí bydlení do roku 2030, především kapitolou moderních technologií a modulárních staveb, které jsou jednoznačně nejrychlejší výstavbou, jakou známe, a které jsou v poslední době velmi rozšířenou formou výstavby v západních zemích. Současná situace s uprchlickou vlnou ještě více zdůraznila nutnost činit co nejrychleji všechny kroky k dostupnosti bydlení a navázat i na kroky minulé vlády. Jedná se především, jak jsem již zmínila, o používání moderních technologií, ale také o co největší využívání současných programů, které se ukázaly jako efektivní, což je program Výstavba, kde mohou obce a města dosáhnout na dotace na sociální a dostupné bydlení, ale také je třeba co nejvíce využívat a finančně posílit národní dotační tituly, které směřují k posílení výstavby pečovatelských bytů, bytů pro seniory či k technické infrastruktuře. Na závěr bych ráda shrnula, že se i já jako mí předřečníci a mí kolegové přikláním k nouzovému stavu na 30 dní. A dovoluji si zdůraznit znovu apel na to, aby vláda řešila situaci s dostupností bydlení. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní poslankyně.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, i já bych se chtěl vyjádřit k tomu, proč jsem se rozhodl nepodpořit prodloužení nouzového stavu. A nejsem tak přesvědčen sám, je to názor i většiny právníků, tedy se jedná o prodloužení nezákonné.

Po dobu těchto 30 dnů pak má vláda dostatek času, aby nastavila optimální řešení daného problému. Prakticky všechna nyní potřebná opatření lze navíc přijímat i bez nouzového stavu. Za třetí prodloužením nouzového stavu, a tím více prodloužení takto dlouhým, bychom vystavili této vládě doslova bianko šek a to já naprosto odmítám. Pravdou totiž je, že tato vláda je naprosto bezradná a další prodloužení nouzového stavu má jen zakrýt její politickou a legislativní impotenci.

Místo jasné odpovědi však vláda dál vydává chaotická a protichůdná prohlášení od výroku, že jsme připraveni přijímat uprchlíky v neomezeném množství, až po nedávné prohlášení premiéra, že Česká republika je zřejmě již na hraně svých kapacit.

Tak tedy, milí kolegové, z vládní koalice, můžete mi prosím odpovědět? Chtěl bych také slyšet jasnou odpověď na to, co se s těmi lidmi stane, až skončí válka na Ukrajině. Podle některých výroků vláda počítá s tím, že naprostá většina z těchto uprchlíků v České republice již zůstane.

Je opravdu vláda schopná se postarat o všechny tyto uprchlíky a zároveň se samozřejmě v první řadě postarat o občany České republiky bez toho, aby republika do pár měsíců zkrachovala? Já jsem přesvědčen, že tomu tak není. Hnutí SPD neustále opakuje, že je samozřejmě nutné se postarat o uprchlíky před válkou, ale je nutné tak činit přiměřeně, na nezbytně nutnou dobu a po ukončení konfliktu na Ukrajině by se měli tito lidé vrátit zpátky domů. A naše vláda by si dále měla uvědomit, že je vládou České republiky, a začít se také kromě uprchlíků konečně starat i o své vlastní občany. Je určitě chvályhodné, že se vláda zajímá o utečence před válkou, ale je naprosto trestuhodné, že přitom absolutně zapomíná na vlastní občany. Různé výroky o tom, že občané přece musí pochopit, že je teď to a ono přednější, nebo o tom, že matky samoživitelky musí počkat, považuji za odporné. Ano, situace je vážná.

Že podobně jako vlády okolních zemí vydá účinná opatření a svým občanům pomůže. Zatím však čekají marně. Jak jste jim zlepšili, nebo alespoň ulehčili život? Víte vůbec, jak šílené problémy teď mají? Zajímá vás to vůbec?

Stejně jako se mlčí o tom, jak a kdy tato vláda konečně procitne a začne pracovat pro blaho vlastních lidí. Podle vás jsou plošná opatření populistická. Děkuji za pozornost. Děkuji. A další přihlášenou je paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Možná si řeknete, co to má dohromady?

Jistě tento institut tam má být.